To znamená, nestalo by se vůbec nic.

Děkuji.

Pane ministře, vy nesmíte samozřejmě nás podezírat z toho, že my jsme skutečně podezřívaví. Teď od počátku, kdy jste začali vládnout, tak vidíme, jakým způsobem pošlapáváte demokratické hodnoty naší země. Takže já vám to všechno postupně připomenu.

A proč?

Sto padesát milionů korun.

Tak my máme ty otázky. Tak nám na ně odpovězte. Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Pokorná Jermanová, poté pan poslanec Milan Brázdil a Martin Kolovratník a poté ještě pan ministr Baxa.

Nicméně reagovat, pane ministře, na vás musím.

Já mám svět jeden a to je Česká republika, občané, které zastupuji. A úkolem ministra, který předkládá takovouto novelu zákona, je komunikovat se všemi. A to se tady nestalo.

Pak bychom měli dostatek času se o tom bavit. Děkuju. Pan poslanec Brázdil a poté pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo.

Jasně, když to bude dělat Nova, jiné televize, proč ne, však to jsou soukromníci.

Tedy já jsem vám chtěl vlastně říct, že tímto ale pravděpodobně cítíme všichni, že to nenastane, že to bude zase tendenční.

Děkuji. Dobré dopoledne i ode mě. Pane ministře, vy jste položil tu otázku, jaký je ten svět náš nebo kdo, ať tedy odpovíme, kdo jsou ti provládní kandidáti v radách a co mají dělat.

Tady ve Sněmovně jsem přes osm let předsedou volební komise. Každé volby mi jdou rukama a vidím, jak to funguje. A jenom připomenu třeba ta minulá, to minulé volební období, ta vláda byla menšinová.

Vy jste odhodili všechny zábrany, dali jste si volbu aklamací a jména jako Ladislav Mrklas, Vlastimil Ježek, Karel Novák, Milada Richterová, Petr Šafařík, to je těch pět radních, které jste si tady odhlasovali aklamací. To jsou ti vaši vládní kandidáti.

Zatím s poslední faktickou pan ministr Baxa. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Učinil tak pro mě trošku překvapivě pan doktor Brázdil. Tak já jenom chci říct, že my v našem světě takového generálního ředitele České televize opravdu nechceme.

Děkuji. A další ještě paní poslankyně Peštová.